Děkuji za slovo, pane předsedající.

Bohužel tento rozpočet v souladu s realitou není. Už nyní víme, že tam hapruje 100 miliard, které se vláda chystá nevybrat v rámci daňového balíčku. Sto miliard, které se daly použít na záchranu krachujících sektorů. Sto miliard, které se daly použít na to, abychom se tady nemuseli handrkovat, jestli můžeme živnostníkům odpustit odvody, nebo nemůžeme, jestli na to jsou peníze, nebo nejsou peníze. To je prostě obrovská částka, se kterou ten rozpočet ale vůbec nepočítá, přestože za týden se vláda chystá tuto obří sekeru zatnout. Stejně tak ten rozpočet vůbec nepočítá s dopady koronavirové krize. Rozpočet s žádnou druhou ani hrozící třetí vlnou vůbec nepočítá.

To jsou dva velké problémy. Současně ten rozpočet vlastně vláda chce z jediného důvodu.

Tak tenhle klopýtavý způsob my umožníme až do října příštího roku.

Budou tady rozpočtová opatření v řádu desítek miliard. Takže ten rozpočet je skutečně cár papíru. My si myslíme, že to mají být ty strany, které se hlásí k odpovědnosti za vládu, které toto klopýtání umožní. Nevěříme tomu, že kdybychom tady přijali nějaký rozumný kompromis, že bude dodržen, protože když jsme naposledy jednali s paní ministryní financí o tom, jak se má upravit rozpočet na řešení koronavirové krize, tak potom ten rozpočet vzala, použila ty peníze na předvolební dárky. My jsme rádi, že důchodci dostanou přidáno. Myslíme si, že to je správně. Ale není správně, pokud vláda nechá na holičkách lidi, kteří tady roky pracují, platí daně, a potom ty peníze, které byly určené na pomoc jim, někomu rozdá v rámci předvolebního boje. To skutečně za správné nepovažujeme.

Děkuji za pozornost.

Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji za slovo. Já navážu na svého předřečníka s tím, že v jedné oblasti je ten navržený rozpočet velmi zásadně nerealistický, a to v oblasti sociálních služeb. Jsme přesvědčeni, a možná to doplní i paní ministryně práce a sociálních věcí, že v této oblasti chybí několik miliard korun. Jako podporu tohoto argumentu uvedu, že nejsme sami jako Piráti, nejsme jediní, kdo podává pozměňovací návrh k navýšení právě téhle rozpočtové položky, k navýšení výdajů v oblasti sociálních služeb. A ten důvod?

I tyhle věci se tedy schovávají pod efektivním fungováním sociálních služeb.